Rozdělujete společnost.

Takže tím viníkem jste pouze vy a vaše vláda Petra Fialy.

My?

A za všechno může vláda Petra Fialy. Máte tady většinu. To je potřeba si opakovaně zdůrazňovat.

Proč neřeknete, že vám to už dala Evropská komise najevo? Zásadní informaci pro hospodaření České republiky a pro státní rozpočet?

Ale přece toto tady by měl být mimořádný bod. Protože SPD odmítá, a říkáme to jasně a nahlas, aby čeští občané dle návrhu Evropské unie financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové.

A taky Řecku, ale Řecko je malou zemí.

A vůbec nechápu, jak může vláda Petra Fialy zamlčovat před občany tuto důležitou informaci, že...

Za zkorumpovanou Ukrajinu! A to říkám na rovinu, protože i Evropský účetní dvůr, což je poradní orgán Evropské unie, řekl, že na Ukrajině je korupce a ztrácí se tam budu citovat miliardy eur z té pomoci, která tam směřovala. A dokonce se hovoří o tom, že to vůbec nepomohlo k obnově a prosperitě Ukrajiny, ale pouze to pomohlo ukrajinským oligarchům a korupci. A do takovéto země mají jít stovky miliard eur na obnovu i z České republiky? Když my tady nemáme ani na to, abychom pomohli občanům se zdražováním, respektive vláda to nechce udělat? A premiér Petr Fiala i jeho kolegové by měli na tiskové konferenci jasně říct veřejnosti a novinářům, co o tomto fondu vědí, jak to má probíhat, jaké jsou v tuto chvíli návrhy, co se diskutuje a na jak dlouho a na kolik má být Česká republika opět zadlužená, protože by bylo férové tohleto všechno říct. A bude to zřejmě jednou z priorit pro české předsednictví Evropské unie v druhé polovině letošního roku.